Stěžejní postavení funkčnosti takového systému mají na jednotlivých ministerstvech zejména právě státní tajemník a nejvyšší státní úředníci. Senát proto navrhuje vypustit z novely změny, které by státního tajemníka a některé další nejvyšší státní úředníky dostávaly pod politický tlak a otevírají možnost jejich odvolání z politických důvodů.

Personální pravomoci státních tajemníků mají vytvářet ochranu a bariéru před politizací a zneužitím státních úředníků.

Ano, zbývala by pouze soudní žaloba, a to soudní spor vedený jedincem proti vládě. Myslím, že k tomu nemusím vůbec nic dalšího, k této pozici, dodávat. Dovolím si ještě drobnou poznámku. Víte, jsem osobně přesvědčena, že pokud je poukazováno na to, že kárné řízení je v některých případech neefektivní, tak by bylo namístě změnit jednoduchými úkony v zákoně toto kárné řízení a nikoliv bezdůvodně stanovovat nedostupnost tohoto kárného řízení pro určitou vybranou část státních úředníků. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, kvalitní státní správa znamená dosáhnout profesionalizace a depolitizace řídicích a personálních procesů. To je demokratickou pojistkou funkčnosti státní služby. Nezávislost státních tajemníků a nejvyšších státních úředníků, kterou Senát do novely navrací, je nezbytná pro naplnění principu právního státu.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní senátorce a nyní se táži, jestli chtějí k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu se postupně vyjádřit zpravodajka garančního výboru, mám na mysli ústavněprávní výbor, paní poslankyně Kateřina Valachová, a následně zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Martin Kupka. Máte zájem, paní poslankyně? Nemáte. Pan poslanec?

Budeme pokračovat dál. Já otevírám rozpravu a do rozpravy mám přihlášené tři poslanci. Takže nejprve pan poslanec Vít Rakušan, prosím, a připraví se pan poslanec Marek Výborný. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní senátorko, dovolte mi hned v úvodu mého vystoupení poděkovat senátorům a senátorkám, Senátu jako celku, že se mu skutečně v té poslední době velmi daří zachytávat ty ne úplně dobré výstupy, které občas z Poslanecké sněmovny vzejdou. A tento výstup objektivně kvalitní nebyl. Zamysleme se nad tím, co měl ve svém původu dosáhnout nový zákon o státní službě. Jeho smyslem bylo odpolitizovat státní správu, jeho smyslem bylo dosáhnout toho, aby kvalitní úředníci zůstávali na svých místech ve státní správě nezávisle na politické vůli a mnohokrát zvůli, aby docházelo ke kontinuálnímu předávání zkušeností a kontinuálnímu rozvoji jednotlivých ministerstev a důležitých úřadů bez ohledu na to, který ministr z jaké politické strany právě usedne do té ministerské kanceláře. Rozhodně ten původní zákon nebyl bez chyb, ale já si dovolím tvrdit, že ta novelizace, kterou schválila Poslanecká sněmovna, rozhodně nepřináší objektivně žádné zlepšení, ba naopak je na cestě k výraznému zhoršení dané zákonné normy a k opětné politizaci státní správy.